Jednací řád Sněmovny, vážený pane premiére, říká, že neníli usnesení výboru pro evropské záležitosti zařazeno na pořad nejbližší schůze Sněmovny, což se nestalo, považuje se to usnesení za vyjádření Sněmovny. Včera bylo vydáno prohlášení České republiky k postupu obnovy hospodářství v návaznosti na pandemii COVID19 a Zelenou dohodu pro Evropu. Toto prohlášení ani předkládací zpráva k němu žádnou zmínku o usnesení výboru pro evropské záležitosti neobsahuje. Moje otázky zní: Je vám, pane premiére, usnesení výboru pro evropské záležitosti vůbec známo? Hodláte se jím vy nebo vaše vláda zabývat?

Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

Děkuji za dotaz.

A vzhledem k ekonomickým dopadům pandemie COVID19 jsme vydali prohlášení, které bylo znovu podpořeno ekonomickými a sociálními partnery.

Ale dobře.

Takže my nepodporujeme otevření debaty o navýšení klimatických ambicí pro rok 2030. My to prezentujeme v našich vystoupeních vůči našim partnerům.

No, bez komentáře.

A tady čtu to vaše usnesení: máme iniciovat revizi ambiciózních cílů Evropské unie v oblasti přechodu na klimaticky neutrální a udržovat... Víte, pane poslanče, kdyby ti naši čeští poslanci v Evropské unii, kterých máme 21, nedělali jenom akce proti Babišovi a spojili se konečně a bojovali za zájmy České republiky, tak by možná i tohle tam mohli prosazovat. A samozřejmě já o tom mluvím.

A uvidíme, jak to přijme Evropská komise.

Děkuji.

A tak i mluvím. Takže určitě...

A vůbec nechápu, proč to nechtěli uznat. Takže věřte mi, že to tak není, jak říkáte. Já mluvím stále stejně.

A když jsme se ptali na ty technologie, tak neexistovaly, jo?